Já vám také děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan ministr.

To, že policii potřebujeme, je bezesporu jisté. Také vláda Bohuslava Sobotky od svého nástupu oblasti bezpečnosti věnuje svoji velkou prioritu a myslím si, že po letech pro policii finančně velmi nedobrých se finanční prostředky do policie výrazně navyšují, a předpokládám, že se i navyšovat budou.

To znamená, není pravděpodobně pravda to, co říkáte, já si to ještě ověřím, že by většina tedy byla po době životnosti. Co se týká problematiky balistiky jako takové, já jezdím mezi policisty na obvodní oddělení na setkání v krajích a jsem si velice dobře vědom, že problematika balistiky je dlouhodobý problém.

Veškeré informace, které požadujete, doplníme a já si samozřejmě zjistím, proč policie v první fázi nedala korektní informace, a budu trvat na tom, aby ty informace korektní byly, protože Poslanecká sněmovna je orgánem, který má právo na pravdivé informace. Mě to mrzí, že jsme nebyli schopni v té první odpovědi dát čísla, která jsou pravdivá. A věřte tomu, že si zjednám pořádek.

Takže Praha byla mírně zvýhodněna, a to právě i z důvodů, o kterých tady hovoříme.

Děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže nikoho nevidím, tak rozpravu končím. Táži se nyní poslance Zdeňka Ondráčka, jaké navrhuje usnesení Poslanecké sněmovny k této odpovědi. Tak ono mnohé bylo řečeno. Já jsem při vystoupení řekl, že budu nesouhlasit s odpovědí, právě proto, že nebyla ta čísla nebo ta odpověď dána podle otázek, které jsem dal.

Dobře, takže navrhujete nesouhlasné stanovisko. Ano, děkuji. Je zde návrh usnesení na nesouhlasné stanovisko.

Kdo je proti? Je to hlasování s pořadovým číslem 262, přihlášeno je 96 poslankyň a poslanců, pro návrh 25, proti 38. S návrhem nebyl vysloven souhlas. Já děkuji. Přečtu další omluvy, které jsem obdržel.

Otevírám další interpelaci. Ministr vnitra Milan Chovanec odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Ondráčka ve věci práce přesčas v důležitém zájmu služby. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 758. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministra vnitra Milana Chovance. Prosím, pane poslanče. Pane předsedající, děkuji. Důležité je, že o tom diskutujeme a že se snad něco pro ty policisty bude dělat.

A problém je v tom výkladu, co je důležitý zájem služby. Existuje již mnoho rozsudků, které stanoví, co je důležitý zájem služby, ale služební funkcionáři, kteří jsou povinni zabezpečit výkon služby, tato rozhodnutí často obcházejí a policisty do služeb velí a následně tyto hodiny dostávají takzvaně do zelených. Je to problém u všech útvarů, i když musím říci, že v posledních měsících se to začíná napravovat. Já jsem pro tuto interpelaci zvolil jeden konkrétní útvar, to, co by vás mohlo zajímat, a jsou to ti kolegové, kteří stojí tady přede dveřmi, které potkáváte tady uvnitř Poslanecké sněmovny, to znamená ochranná služba. Položil jsem několik otázek, ale podle mých informací a teď si to poslechněte když my tady někdy jednáme a rozhodujeme se, jak budeme jednat, jak dlouho budeme jednat, pak zkrátíme.

Je to problém, protože policistů zde tabulkově je pod stavem a v případě, že my se tady rozhodneme, že budeme jednat tu o hodinu, tu o dvě déle, tu mimořádná schůze, tak ti policisté sem musí přijít a tu službu tady plnit.